Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Dobrý večer všem.

Já tedy musím krátce reagovat na slova kolegy Jurečky.

Já si myslím, že korektní diskuse by měla být dodržována ze všech stran.

A tou základní příčinou je nekázeň některých řidičů.

To je jeden z aspektů řešení, že dopravní policie v těchto situacích musí být na dálnici vidět.

Prosím.

Na druhou stranu chápu, že hájíte svého pana ministra. Ale to, co se děje v úseku kolem Humpolce, je především neschopností ministra dopravy, a tím, že nebyl schopen odhadnout, jak dlouho bude vypadat oprava, a to, že v září ještě nevěděl, že se to do prosince nestihne, nebo že na to prostě dlabal. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan ministr se hlásí s přednostním právem, takže prosím.

Tak já jsem chtěl reagovat až na konec, ale dvojité vystoupení pana poslance Gazdíka mě vyprovokovalo k tomu, abych reagoval. Já jsem si mohl myslet cokoliv.

A já se vám bez mučení přiznám k tomu, že mě ani nenapadlo, že ten zhotovitel prostě dělá výkop bez toho, že ho zapaží, a že tam vyrobí problém, který se musí řešit tímto způsobem. Takže jako rozčilovat se tady a dělat z toho scénu, že tady ministr nevěděl, že má někoho vyhodit, je tedy laciný populismus a má od pravdy a reality hodně, hodně daleko.

Také děkuji. Mám tady tři faktické poznámky. Jako první pan poslanec Gazdík.

Ta zakázka nezačala v prosinci, ta začala mnohem dříve. A já se znovu ptám, kdy jste zjistil, že ta firma to nestihne a že to není v pořádku. A co jste činil? Na to jste mně neodpověděl. Promiňte, postavil jsem toho víc než šopu, a promiňte, myslím si o vás, že jste neschopný ministr. Prosím přesvědčte mě o tom, že to není pravda. Také děkuji. Prosím pana poslance Dolínka, připraví se pan poslanec Luzar.

Je to hrozné samozřejmě, že se to stalo.

Máme zde podvýbor pro dopravu.

Ta témata nejsou jednoduchá. Ale nemyslím si, že se tomu věnoval ten podvýbor. A já bych uvítal, kdybychom příště tato témata nejprve řešili tam.

Také bychom mohli chtít řešit obchvat Náchoda zde na plénu.